Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Rostislav Vyzula. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Ani ve světě nebyla dostatečně vyřešena.

Víme dobře, že tento návrh zde byl i při minulém volebním období a že nakonec nebyl ani projednáván. Musíme si uvědomit, že stávající fakultní nemocnice poskytují vysoce specializovanou zdravotní péči a uskutečňují výzkumnou a vývojovou činnost.

Odpovídající právní úprava chybí zejména v případě zřizování a řízení společných pracovišť a financování výuky ve fakultních nemocnicích.

Problémy tady už byly nastíněny panem ministrem a bylo by dobře, abychom si je probrali ve výborech. Některé z nich mohu nastínit. Jenom zkráceně. Například z čeho budou univerzity hradit výuku v nemocnicích? Ony v současné době nějaké prostředky dostávají, ale k tomu je nevyužívají. Teď by měly asi pravděpodobně dostat přidáno. Další úvahou je jsou odborníci do těch takzvaných to je správní rada, ve skutečnosti je to rada univerzitní nemocnice. Máme ty odborníky? Dále potom opakovaně diskutovaná problematika takzvaného dluhu.

Vezměme si to, že z deseti univerzitních nemocnic přibližně jedna třetina prosperuje velmi dobře, se ziskem, jedna třetina je v takové kladné nule, ale jedna třetina dlouhodobě opakovaně je ztrátová.

Ale i když ten úvěr bude mít a bude se snažit hospodařit vyrovnaně, tak stejně se z toho jen tak rychle nedostane. A budou i případy, kdy se nemocnice budou opakovaně dostávat do dalšího dluhu, budou si znovu půjčovat, až se dostanou do dluhové pasti. Mluví se o tom, že dluhy jsou byl jsem přesvědčován o tom, že takové ty dlouhodobé dluhy, které jsou třeba u některých nemocnic, dnes dosahující miliardu, nebo i více než miliardu, že to nic neznamená.

Říkáme stále, že pacientů se ta záležitost nebude týkat. Pacienti to vůbec nijak nepocítí. Ale co když některá ta nemocnice právě bude prodána, zprivatizována a nebude poskytovat v budoucnosti zdravotní péči? Pak to ti pacienti pocítí. Každopádně budou ty nemocnice odstátněny, to je pochopitelné.

Víme všichni dobře, že současné příspěvkové nemocnice dostávají investiční prostředky na to, aby mohly zrekonstruovat nemocnice nebo něco postavit, vylepšit.

Některé jsou na úrovni, nebojím se to říci, RakouskaUherska. Bohužel. Potřebujeme významným způsobem zrekonstruovat naše nemocnice, a zvlášť tyto.